Já ho tam prostě nevidím.

To bohužel není pravda nejenom v České republice a ten problém trápí celou Evropskou unii. Ale nic z toho, o čem pan ministr mluví, se v tomto návrhu nevyskytuje.

Kde je ten efekt.

Po několika letech usilovné práce dopadne stejně.

Jsem dalek toho, abych to podroboval laciné kritice, ale chci podrobovat kritice skutečnost, že volíme nástroje, o jejichž účinku nejsme schopni vysvětlit, v čem to bude lepší, kromě toho, že někoho budeme více zatěžovat.

V opačném případě pro to samozřejmě nemohu hlasovat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Než dám slovo s přednostním právem panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, tak tu mám omluvy. Nejprve pan předseda Jan Hamáček se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin z osobních důvodů.

Nyní prosím s přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo. Já bych měl několik konkrétních materiálů k údajům, které se nacházejí v důvodové zprávě.

Pokud je to bez odvodů, pak samozřejmě to číslo není relevantní a musíme ho vynásobit krát 1,34. Což 1,4 mld. není určitě malá částka.

Pak můžeme posoudit, zda odhadované náklady ve výši 1,4 mld. jsou reálné, přeceněné nebo podceněné. Protože v rámci projednávání v rozpočtovém výboru jednotliví poslanci podávali různé pozměňující návrhy, ke kterým, tak jak jsme zvyklí, Ministerstvo financí přijalo buď záporné, nebo kladné stanovisko, tak chci říct, že s našimi návrhy, které přednesl pan předseda Fiala, v zásadě souhlasí i pan zpravodaj a předseda rozpočtového výboru. Protože mnohé jeho pozměňující návrhy, ke kterým ovšem Ministerstvo financí vyslovilo k mému překvapení zásadní nesouhlas, i když je to koaliční předseda rozpočtového výboru, jdou podobným směrem.

A podobné věci, které mně osobně jsou sympatické.

To znamená, že ti, kteří tady je černé na bílém, že na páchání daňové kriminality se značnou měrou podílejí ti, kteří mají kvartální plnění.

Což je samozřejmě pravda.